Potom přikročíme k další rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, členové vlády, žádám vás o klid. Než vyhlásím přestávku na poradu klubu ODS, je potřeba říct, jak budeme pokračovat. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno, a to pevně zařazenými body, protože je středa, tzn. třetím čtením.

Upozorňuji tedy na to, že tomu bude předcházet toto jednání předsedů politických stran. Děkuji paní senátorce, panu senátorovi, panu ministrovi a o pokračování tohoto bodu budeme jednat zítra v 9 hodin.